Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Kdo je proti?

Kdo je proti?

Zahajuji hlasování o tomto návrhu a ptám se, kdo je pro tento návrh. Ptám se, kdo je proti?

Kdo je proti?

Kdo je proti?

Zahajuji hlasování. Kdo je proti?

V hlasování číslo 19 hlasovalo 169 poslanců a poslankyň, pro 69, proti 97, také tento návrh nebyl přijat.

Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Kdo je proti?

Kdo je pro? Kdo je proti? V hlasování číslo 23 hlasovalo 169 poslanců a poslankyň, pro 69, proti 97, bylo zamítnuto.

Kdo je proti?

Kdo je proti?

V hlasování číslo 25 bylo přihlášeno 169 poslanců a poslankyň, pro 68, proti 91, taktéž zamítnuto.

Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?